Příkazy k odstranění lze používat i přeshraničně, ale pokud budou adresovány českým platformám, mohou je naše orgány přezkoumávat. Pokud se na nějaké hostingové službě bude teroristický obsah vyskytovat často, bude mít povinnost podniknout přiměřené kroky ke snížení jeho výskytu.

Rovněž toto není řešeno v rámci dané předlohy. Hostingové služby a uživatelé, kteří na nich sdílejí obsah, se proti jeho odstranění budou moci bránit soudně. Předložený návrh zákona nejde nad povinnost plynoucí z nařízení, postupy a to chci zdůraznit, my nerozšiřujeme jako Česká republika žádným způsobem nařízení, implementaci toho evropského návrhu postupy podle nařízení pouze navazujeme na postupy podle českého práva a tam, kde to nařízení vyžaduje, zavádíme přestupky. Sankce za přestupky jsou v návrhu zákona umírněné, ale na ty, kdo příkazy k odstranění obsahu zatvrzele nerespektují, dopadnou vyšší sankce stanovené právem Evropské unie. Hlavní roli v provádění nařízení stanoví zákon třem orgánům. Policie, konkrétně útvar pověřený bojem proti terorismu, bude teroristický obsah vyhledávat a vydávat ony příkazy k odstranění IT poskytovatelům hostingových služeb u nás i v zahraničí. Ministerstvo vnitra bude přezkoumávat, zda cizí příkazy k odstranění, které byly adresovány našim hostingovým službám, nejdou nad rámec nařízení a Listiny základních práv EU, a konečně Český telekomunikační úřad bude dohlížet nad tím, jak platformy reagují na výskyt teroristického obsahu, a případně bude ukládat pokuty za přestupky. Kvůli volbám do Poslanecké sněmovny a krizovým situacím způsobeným ruskou agresí máme při přijímání tohoto zákona zpoždění, stejně jako zhruba polovina dalších členských států Evropské unie. Děkuji vám za pozornost a ještě jednou bych chtěl zdůraznit, že náš návrh nejde absolutně nad rámec toho, co máme implementovat z nařízení Evropské unie, a zároveň bych chtěl říci, že se tady jedná pouze o veřejný obsah, a daná zákonná norma se nezabývá žádným způsobem soukromou komunikací jakéhokoliv způsobu. Děkuji, pane ministře. Prosím nyní, aby se slova ujal zpravodaj pro prvé čtení, poslanec Petr Letocha. Prosím, pane poslanče, máte slovo. Děkuji za slovo. Vážená paní předsedající, vážení členové vlády, vážené kolegyně, vážení kolegové, jak již uvedl pan ministr, navržená úprava vznikla z důvodu adaptace nařízení o potírání šíření teroristického obsahu online, kterým se stanoví pravidla proti zneužívání hostingových služeb k veřejnému šíření teroristického obsahu online. Toto nařízení definuje, co teroristickým obsahem je a co není, zavádí pravomoc příslušných orgánů a vztahuje se na poskytovatele služeb, informační společnosti, kteří na žádost uživatele služby uchovávají a činí veřejně dostupným jim poskytnutý materiál nebo informace bez ohledu na to, zda je uchovávání a veřejné šíření těchto informací a materiálů pouze technické, automatické nebo pasivní povahy. Návrh samotný pouze nařízení adekvátně adaptuje, nerozšiřuje nad rámec nařízení ani okruh povinných osob, ani povahu postihovaného obsahu. Návrh tedy nevtahuje mezi adresáty povinností poskytovatele jiných než hostingových služeb, které slouží k prezentaci obsahu veřejnosti. Podle návrhu tedy nelze postihovat jiný než teroristický obsah, a to ani pokud jde o obsah trestný, obsah jinak nelegální, nebo dokonce obsah jen potenciálně nevhodný. První z nich je vydání příkazů k odstranění, směřovaných vůči poskytovateli hostingových služeb, aby odstranil nebo znepřístupnil konkrétně označený teroristický obsah. Orgánem, který bude vyhodnocovat, zda jde o teroristický obsah, a nařizovat jeho odstranění pomocí speciálního formuláře, bude Policie České republiky. Adaptované nařízení totiž umožňuje, aby orgány členských států Evropské unie vydávaly příkazy k odstranění i vůči poskytovatelům hostingových služeb usazených v jiných členských státech. Veškeré přeshraniční příkazy však mohou z vůle konkrétního členského státu podléhat přezkumu. V České republice pravomoc takového přezkumu bude náležet Ministerstvu vnitra.

Nepůjde o přístup povahy ad hoc zásahu, nýbrž o dlouhodobější regulaci, která bude značně technického charakteru.

Děkuji za pozornost. Nyní, než otevřeme obecnou rozpravu, přečtu omluvu.

Toliko omluvy. A nyní otevírám obecnou rozpravu, do které se přihlásil pan poslanec Hubert Lang, připraví se pan poslanec Zlínský. Prosím, pane poslanče, máte slovo. Děkuji za slovo. Vážená paní předsedající, vážený pane ministře, kolegyně a kolegové, spousta věcí již tady byla řečena, ve své podstatě jak pan ministr, tak zpravodaj tohoto tisku určité věci již tady zmínili.

Bylo zmíněno, že to budou útvary, které se zabývají přímo terorismem. A třetí, správní dohled nad preventivními opatřeními zavedenými poskytovateli hostingových služeb bude vykonávat Český telekomunikační úřad, ten bude současně projednávat i přestupky.